Dobrá.

Počet přihlášených se nám ustálil.

Návrh, respektive usnesení bylo přijato a podle § 112 odst. 5 jednací řádu Poslanecké sněmovny... A mám tady ještě k hlasování? Omlouvám se, stalo se mi to poprvé v této Sněmovně a omlouvám se, nicméně stiskl jsem, že jsem proti, a nefungovalo mi hlasovací zařízení, zpochybňuji toto hlasování. Panu poslanci, jak konstatoval, nefungovalo hlasovací zařízení. Je to tak? A podle jednacího řádu, pokud nefunguje hlasovací zařízení, musí se hlasování opakovat. Prosím, paní předsedkyně. Máme určitě kamerový záznam, tak se to určitě ověří.

Pan poslanec Letocha konstatoval, že mu nefungovalo hlasovací zařízení, to znamená, že se hlasování podle jednacího řádu musí opakovat. Ano, zaznamenala jsem žádost o vaše odhlášení, proto vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Než se ustálí počet hlasujících, přečtu omluvy.

Prosím, k hlasování?

Takže vždycky se říká: nefungovalo, ale nezpochybňuju hlasování. Kdyby to bylo o hlas, tak byste měl pravdu, pane kolego.

Nezpochybňuji jeho právo podat námitku proti postupu předsedajícího. To přece není, pane kolego, prostřednictvím paní předsedající, to přece není pravda.

A jestli pan poslanec říká, že mu hlasovací zařízení nefungovalo, já mu to věřím. Já mu to věřím, já jeho námitce vyhovím.

Nejsme v rozpravě a vy nemáte přednostní... Prosím. Mě mrzí, že nemám přednostní právo, ale myslím si, že mě rádi vyslechnete. Ale chtěl bych poprosit, aby informatika šla a dala panu Letochovi zařízení do pořádku, protože věřím, že to potřebuje, pokud nefunguje, tak je potřeba s ním něco udělat. Děkuji. Pane poslanče, jenom upozorňuji, že takováto péče samozřejmě je chvályhodná, ale netýkalo se to bohužel hlasování. Takže budu toto tolerovat, ale propříště buďte si vědom toho, že můžete vystupovat pouze v okamžiku, kdy máte možnost vystupovat. Prosím, pan předseda Michálek. Děkuju za slovo. Ne teď, ale v minulosti se mi to opravdu stalo, že to hlasovací zařízení občas vypadne a musí se pak člověk odhlásit a přihlásit. Paní poslankyně Vildumetzová potom za mnou přišla a omluvila se, že to viděla na kamerovém záznamu. Takže může se to stát každému, nedělejme z toho velkou vědu. Jenom jsem se chtěl tedy zastat paní předsedající, skutečně jednací řád stanoví jednoznačně v § 74 odst. 3, že dojdeli k poruše hlasovacího zařízení, musí se hlasování opakovat. Nelzeli poruchu neprodleně odstranit, rozhodne Sněmovna o jiném způsobu hlasování. Takže myslím si, že paní předsedající postupovala zcela korektně. Děkuji. Nejsme v rozpravě, takže není možné, aby poslanci vystupovali s faktickými poznámkami, pouze ti, kteří mají přednostní právo.